Prosím pana poslance Hlavatého.

Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, po vystoupení paní poslankyně Jermanové... víte asi s čím přicházím. Přicházím s něčím podobným. Ale nejdříve bych chtěl říct dvě věci. Bylo mi opravdu velkou ctí být sice velice krátkou dobu, byly to jenom tři dny v tomto týdnu, a já děkuji za to, že jsem měl možnost vás řadu osobně poznat a s řadou z vás osobně si promluvit a s řadou z vás si vyměnit názory, i když nebyly třeba v tu chvíli úplně totožné.

Bylo to téměř 5 tisíc voličů. A já doufám, že tímto svým rozhodnutím je nezklamu.

A nedržím palce jenom vám, ale držím palce celé České republice, tak abychom ji budovali k obrazu svému, tak jak potřebujeme, aby byla.

A prosím pana poslance Půtu.

Nemám ani dárek pro pana poslance Kalouska, prostřednictvím pana předsedajícího, ani nebudu tak krátký a stručný jako pan poslanec Hlavatý.

A především kvůli našim dětem a naší budoucnosti.

Přes to všechno se domnívám, že Poslanecká sněmovna jako vrcholný politický orgán nemá mít právo posuzovat trestní kauzy a rozhodovat o jejich zastavení nebo pokračování. Rozsah poslanecké imunity považuji za neopodstatněný.

Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, podle § 3 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny se vzdávám mandátu poslance České republiky.

Jen velmi krátce.